Já vás samozřejmě nejdřív odhlásím. Požádám vás o novou registraci.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Můžeme jednat dále. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Dobrý večer, dámy a pánové. Bude to velmi krátké.

Například výrazný zvýšený počet tzv. podlimitních záměrů. Jinými slovy naprosto zásadní počet záměrů, které nebudou nově posuzovány podle zákona EIA. Bude tam zkrácení o minimálně měsíc a půl týkající se zjednodušení posudku. Budou tam nové věci, které se týkají platnosti a možnosti prodloužení EIA. Budeme tam opět diskutovat o přístupu veřejnosti. Tato transpoziční novela by měla přijít do vlády nejpozději do konce listopadu a následně do Sněmovny. Děkuji. Jsem rád, že to sem konečně doputovalo. Je velká škoda, že pan ministr Brabec, že se mu nepovedlo, aby přinesl současně novelu zákona EIA. Nicméně doufám, že dorazí do Sněmovny.

Mě to ruší. Nepovažuji žádný zákon, který tady byl nebo který ještě Babiš a spol. chystá, za důležitější, než je tento. Neznám žádnou zemi, kde by byla tak tristní situace ve výstavbě nové dopravní infrastruktury, jako je v České republice.

Velkým pokrokem bude, protože to se velmi zneužívalo například při přípravě dosud nerealizovaných částí Pražského okruhu, a to je např. vadné zaměření o několik metrů nebo desítek metrů koridorů v územním plánování. Takže pak se začínalo znovu. Vyletělo možná mnoho milionů, až nějaká desítka milionů za přípravu dokumentace... Rozumím vám, pane předsedo. Vážené paní kolegyně, páni kolegové, prosím o klid. Debaty, které se netýkají stavebního zákona, prosím v předsálí, ať můžeme tento bod dokončit. Já na rozdíl od vás přemýšlím, po čem se bude jezdit.

Moc bych poprosil, abyste, co máte vztahy s různými profesními svazy a tak protože jsem je vyzval, nicméně zatím nedorazilo kromě všeobecných nářků, že to trvalo dlouho, s čímž já se ztotožňuji. A za to může premiér Sobotka a spol., protože od začátku přece vyhlašoval s Babišem, že to je absolutní priorita, ale podle toho, jak se chovali k přípravě tohoto zákona, k jeho projednávání na vládě, tak to asi priorita nebyla.

Abychom co nejrychleji prostě prohnali. I když se to podaří, tak v tomto volebním období už se podle toho stejně stavby asi příliš připravovat nebudou. Tady že bude asi poměrně množství, by se dalo očekávat, nějakých pozměňovacích návrhů. A za další prosím, abyste se podívali na to... Poslední věc. Nebudu zdržovat.

Děkuji. Nemám další přihlášku do rozpravy. Rozpravu končím. Paní ministryně je připravena. Prosím, máte slovo, paní ministryně. Vážený pane předsedající, dámy poslankyně, páni poslanci, děkuji za všechna vystoupení, která obsáhla mnoho klíčových věcí, které jsme debatovali poslední dva roky. Vláda vrátila zmocnění hlavního města Prahy do novely stavebního zákona a takto vám to přišlo do Sněmovny. Takže Praha má zmocnění. Hlasovala jsem jediná na vládě proti. Vláda mě přehlasovala. Je to tam.

Já bych v úvodu ráda zmínila, že ono se tady říká, že kvůli novele stavebního zákona se nemůže stavět. Ale to není pravda.

A podle té se postupuje. Co se týká projednávání profesních organizací.

Stovky jednání.